Já teď nejsem schopen posoudit, jestli větší riziko úniku daňových prostředků je v oblasti fiktivní fakturace, anebo v tom, že celý mechanismus hotovostního účetnictví bude zneužíván.

Já bych navrhl vrátit to předkladatelům k přepracování a věřím, že jsou schopni nalézt společnou řeč nejenom ve svém stranickém klubu, ale i napříč politickým spektrem. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám to, že se přednostně projednávají sněmovní tisky 38 a 39 oba návrhy na změnu zákona o dani z přidané hodnoty. První tisk má zavést možnost platby DPH až po zaplacení faktury a druhý zrušení institutu nespolehlivého plátce. Oba považuji za velmi důležité, zejména v obraze čísel o nezaměstnanosti, tak jak jste je tu slyšeli, která jsou teď smutně rekordní. Recese sice pomalu končí, ale firmy nové zaměstnance nepřijímají. Statistiky trhu práce hovoří nemilosrdně.

Počet nezaměstnaných se tak zvýšil na 8,6 %.

Přicházíme s návrhy, které jsou zde dlouhodobě požadovány ze strany podnikatelů. S návrhy, které skutečně mohou pomoci a budou relativně levné k tomu, jaký efekt a potenciál mají přinést. Oba návrhy byly dlouho dopředu diskutovány a připravovány ve spolupráci s hospodářskou komorou. Už minulé volební období byla snaha pomoci podnikatelům. Vážení členové nové vládní koalice, pokud byste měli strach, že by tato opatření mohla ohrozit výběr daní, pak berte v úvahu, že to může být pravda maximálně na úplném počátku. Nepochybuji o tom, že změny budou určitě pro naše občany a drobné podnikatele přínosné.

Děkuji.

Dobrý den všem.

Pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Klaška. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já z té diskuse a z toho, co řekl pan zpravodaj Votava, cítím, že tento návrh budeme velmi těžce prosazovat v prvním čtení, že ho nepřikážeme výborům, že o něm dále nebudeme jednat. Chci se zeptat: Kde jsou ty naše předvolební sliby? Kde je ta pomoc českým podnikatelům, živnostníkům? Kde jsou prorůstová opatření pro českou ekonomiku, o kterých jsme před volbami tolik mluvili a popsali tolik stran časopisů a novin? Já si myslím, že to je přesně ono! Proběhla spousta očistných konferencí různých stran, politických subjektů, ale žádná náprava na obzoru! Chci vám jenom říct, že když tento návrh neprojde do druhého čtení, nebude přikázán výboru, tak hnutí Úsvit se nenechá utahat, nenechá se odradit a my ten návrh budeme přepracovávat, budeme na něm pracovat a budeme ho předkládat znovu, protože si myslíme, že v české ekonomice má svoje místo. Nyní má slovo pan poslanec Klaška, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, já bych chtěl také podpořit stanovisko zpravodaje, protože si také myslím, že je to dobře míněná iniciativa, oceňuji tento poslanecký návrh, nicméně si myslím, že léčí spíš následek než příčinu. Příčina je jinde. Je, aspoň jak já se setkávám s různými podnikateli, v druhotné platební neschopnosti. Takže možná tudy povede více cesta. Já bych navrhl, aby byl vypracován korektní vládní návrh se vším projednáním, s celým legislativním procesem, který by skutečně umožnil pomoci malému a střednímu podnikání. Děkuji za pozornost. Je zde dohoda, že první vystoupí pan poslanec Fiala, potom pan poslanec Urban. Já chci jenom reagovat na kolegu, který vystupoval přede mnou. Má naprostou pravdu. Tím problémem je druhotná platební neschopnost. Pan kolega to řekl úplně přesně. A my přece jenom chceme, aby peníze, které ještě nemají na účtu, nedávali ze svých vlastních prostředků, ale dávali je do svých podniků, do nákupu zboží, do mezd svých zaměstnanců a nemuseli je propouštět, aby potom, až ty peníze mají, tak potom aby platili daně. Řekl jste to, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, naprosto správně. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že tady je zřejmé, že stát je v této situaci tak trochu ve střetu zájmů, protože stát ví, že je tady druhotná platební neschopnost, ví, že tady existují problémy s placením, že tady existují podvody, ale o to své přijít nechce, o to, co má přijít do státního rozpočtu.

Děkuji. Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy.